Já jsem přesvědčen, že ta situace tak hrozná nebude, ale myslím si, že to upozorňování je potřeba, a budeme v něm pokračovat. Děkuji. Pan poslanec chce uplatnit svoje právo na doplňující dotaz. Děkuji vám, vážený pane ministře, za odpověď. Doufám, že to přispěje k lepší informovanosti řidičů.

Ano. Prosím, pane ministře, máte prostor na odpověď. To je dnešní rychlostní komunikace, do budoucna dálnice D35. My chystáme intenzivně přípravu této rychlostní komunikace, do budoucna dálnice.

Intenzivně dneska debatujeme s Ředitelstvím silnic a dálnic Pardubického kraje o přípravě obchvatu Mýta, kde je ta situace vážná, abychom to tam nezhoršili.

Děkuji. Další interpelace bude od paní poslankyně Dany Váhalové na pana ministra Milana Chovance. Pane předsedo, děkuji za slovo.

Na útěku z domova před boji či perzekucí bylo na konci minulého roku rekordních 59,5 milionu lidí, to je nárůst o 8,3 milionu proti předchozímu roku. V roce 2013 činil denní průměr 32 tisíc.

Děkuji za odpovědi. Děkuji.

Vážený nepřítomný ministře zemědělství, na obrazovkách televizí Ministerstvem zemědělstvím placené inzerce vás vidíme častěji než na jednání Poslanecké sněmovny, protože vaše notorická neúčast na jednání Sněmovny je všem poměrně známá, a dokonce i u návrhů zákonů, které byste tady, pane ministře, sám měl obhajovat. Ale při projednávání zákona o biopalivech, když jste jej obhajoval, vyšlo najevo, že se neúčastníte ani jednání ministrů zemědělství zemí Evropské unie, respektive že tam býváte velmi málo. Já jsem se vás chtěl zeptat, kolik tedy rad ministrů proběhlo, na kolika jednáních jste měl být a na kolika jednáních jste za dobu svého působení nebyl. A pokud jste tam nebyl, z jakého důvodu, co vás přimělo k tomu, abyste se neúčastnil jednání mistrů zemědělství zemí Evropské unie. Protože všichni vědí, že hájit zájmy českých zemědělců se mají především tam.

Vy sice nechodíte na jednání Poslanecké sněmovny, čemuž nerozumím, ale už vůbec nerozumím tomu, co vám tedy brání, abyste se účastnil jednání ministrů zemědělství Evropské unie. Děkuji.

Děkuji, pane předsedo.

Jsou to oficiální informace, které zveřejnil Úřad vlády, tak si je můžete ověřit. Já vám říkám, jak ta čísla vycházejí ze statistiky Úřadu vlády.

Pane poslanče Bendle prostřednictvím pana předsedajícího, ta klíčová jednání se odehrávala do poloviny roku 2013.

Takže asi tolik.

Děkuji. Pan poslanec Bendl chce uplatnit doplňující otázku.